Já to měl na několik stránek, zkrátil jsem to maximálně a čekal jsem i nějakou reakci, odezvu. Jsme tady první den, jsme tady v zásadě první den, kdy se poprvé vlastně bude hlasovat, a dneska tady z toho vzejde předseda Poslanecké sněmovny. Děkuji. Pan poslanec Vondrák, faktická poznámka.

To není konstruktivní politika.

Děkuji. Děkuji a slovo má paní poslankyně Dražilová.

Děkuji za slovo. I já se budu snažit své vystoupení zkrátit na minimum.

Vy přesto trváte na tom, aby post předsedy Sněmovny obsadila strana, která má druhý nejmenší poslanecký klub.

Prostřednictvím pana předsedajícího bych vás tedy, pane předsedo Fialo, ráda vyzvala, abyste se buď začal chovat podle svých vlastních slov, respektoval rozvržení sil v Poslanecké sněmovně a dodržel nepsané dohody, anebo abyste na rovinu řekl, že váš povolební projev byly jen plané řeči a že jsou pro vás důležité ústavní funkce jen trafikou vhodnou pro politický handl. Děkuji za pozornost. Děkuji.

To je takový můj logický předpoklad.